Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Vlada je dostavila mišljenje, raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za financije i državi proračun. Želi li predlagateljica dati dodatno obrazloženje? Da, poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite. Probat ću dakle ukratko predstaviti zakon koji ima preko 40 stranica, to je jedan opsežan zakon ali prije nego što predstavim o čemu je riječ, prvo da izrazim svoje čuđenje, stvarno, iako se puno toga čulo od ove Vlade i ne moramo se baš previše čuditi više mnogočemu, ali moram priznati da je obrazloženje koje smo dobili kao obrazloženje za odbacivanje ovog zakona, prilično čudesno, dakle znamo i saznali smo već dosta toga u autokolonijalnoj naravi naše Vlade, ali ovo je vrhunac onog pravila „veži konja gdje ti gazda kaže“, dakle ovo obrazloženje je stiglo na prijedlog zakona koji bi dakle preko poreza na digitalne usluge najvećih digitalnih divova Googla, Amazona, Facebooka itd., donio državnom proračunu oko nekih 150 milijuna kn godišnje, odgovor da bi se moglo očekivati sankcije SAD-a ako uvedemo ovakav zakon. Neki novi hladni rat zbog 150 milijuna kn koje ćemo oporezivati najbogatije, bojim se da je takva argumentacija stvarno nevjerojatna a vidjet ćemo zašto znači ovaj argument i ovaj princip „veži konja gdje ti gazda kaže“ je čak u ovom slučaju i nedosljedan jer ovdje čak i gazda kaže da je ovo u redu zakon, da je ovo zakon koji treba donijeti, znači iz samog središta dolazi ovaj zakon, iz Europske komisije i taj će zakon i taj porez biti uveden prije ili kasnije ali znači naša Vlada bez obzira šta u potpunosti pristaje na ovaj porez, taj porez će nesumnjivo biti uveden, samo da napomenem da ako se čak ovdje uopće može koristiti ovako stvarno bezočna argumentacija, da se moramo bojati sankcija SAD-a zbog ovakvog poreznog rješenja, ni to ne može ničim opravdati niti očekivati jer evo Bidenova administracija najavljuje taj porez, znači najavljuje dogovor sa Europskom komisijom oko tog poreza, svima je jasno da su digitalne tvrtke, digitalni divovi bili u prednosti u odnosu i na male tvrtke i u odnosu na tradicionalne tvrtke što se tiče poreza desetljećima, čak na stranu da stavimo sve one porezne prijevare od LuxLeaksa do dvostrukog Irca koje se bile evidentno porezne prevare, sam sustav digitalnog omogućavanja odnosno digitalnog skupljanja dobiti odnosno generiranja dobiti putem virtualnog prostora je omogućavao izbjegavanje poreza i to ću sada i pokazati što se tiče samog zakona. Radnička fronta je dakle donijela ovaj prijedlog Zakona o porezu na digitalne usluge 18. siječnja, radi se ukratko znači o poreznoj stopi od 7% koji bi omogućio punjenje državne blagajne. Porezna uprava i to moramo napomenuti bi tek trebala prikupiti podatke, mi smo tražili nekakve podatke koji su došli, nisu baš nas zadovoljili dakle sa svojim odgovorom, ali dakle predviđa se da bi prihod državnog proračuna zbog uvođenog ovog poreza mogli se povećati za oko 150 milijuna kn godišnje. Zbog očekivanog natprosječnog rasta prihoda potencijalnih poreznih obveznika, znači tih digitalnih divova kao i zbog očekivanog rasta broja poreznih obveznika, znači i druge tvrtke bi ušle recimo Zoom je sad negdje na granici, očekuje se da će zbog povećanja prihoda i on ući u definiciju poreznog obveznika, može se pretpostaviti ... [[Govornik se ne razumije.]] da bi godišnji prihodi od ovog proizvoda samo rasli iz godine u godinu. Vidjet ćete isto tako da je Vlada dala obrazloženje, da će taj porez itekako biti uskoro uveden, da ona čeka dakle odluku OECD-a koja će navodno već doći u lipnju, ali predviđa se da bi samo uvođenje poreza bilo tek 2023. g. ako uzmemo u obzir koliko je zemalja uvelo ovaj porez, a navest ću ih taksativno, potpuno je nelogično da mi sa ovim porezom čekamo do 2023. g., znači gubimo oko 300 milijuna kn poreza u blagajni. Porez dakle uvodi oporezivanje digitalnih korporacija koje posljednjih desetljeća bilježe visok rast prihoda i dobiti u odnosu na druge tvrtke, dok plaćaju relativno mali porez i u Hrvatskoj i drugdje u svijetu.

E sad, pitanje znači koliko digitalne tvrtke s konsolidiranim godišnjim prihodima preko 750 milijuna eura u Hrvatskoj ostvaruju prihoda, to je ono što smo pitali poreznu i našeg ministra Marića a nismo dobili odgovor, što je stvarno fascinantno jer Slovenci koji su tražili isti taj podatak su dobili odgovor na to pitanje, ima 17 tvrtki u Sloveniji koje su locirane kao one koje bi bile, potpadale pod ovaj porez. Čega? Znači što su digitalne usluge, oglašavanje, posredovanje i prodaja podataka o korisnicima. To su dakle ti prihodi koje oni ostvaruju preko digitalnog poreza. Preko digitalnih usluga. Odgovor ministra Marića da se podaci pojedinačno ne mogu prikupiti, moram prihvati da je čudan. Ukupno smo dobili odgovor da su prihodi prema trenutno dostupnim podacima kumulativno znači iznose 981 milijun kuna, ali iz nekog razloga ne možemo dobiti pojedinačno, zbog obaveze čuvanja porezne tajne nije moguće iznositi podatke o pojedinim poreznim obveznicima. Kažem, u Sloveniji je taj podatak poznat. Prijedlog zakona se i to sam rekla, znači temelji na inicijalnom prijedlogu EU komisije iz 2018. g. prijedlogu Direktive Vijeća o zajedničkom sustavu porezna na digitalne usluge, kojim bi se oporezivali prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga. To bi bio zakon, znači na razini EU koji bi uveo porez na digitalne usluge. No, u ožujku 2019. g. taj je prijedlog odbačen. Odbacile su ga uglavnom zemlje s niskim porezima, poput Irske. Nakon odbijanja, dakle, prijedloga, mnoge su države članice odlučile uvesti taj porez na digitalne usluge na nacionalnoj razini. Porez je uveden u Francuskoj, u Italiji, u Austriji, u Velikoj Britaniji, dok je još bila dio EU, u Poljskoj, u Mađarskoj, a uvođenje poreza se planira u Belgiji, Latviji, Španjolskoj, Norveškoj, Slovačkoj i Češkoj. Samo u Hrvatskoj se taj porez ne može uvesti zbog prijetnji američkih sankcija. Osnovni cilj oporezivanja digitalnih tvrtki je osigurati dodatna proračunska sredstva, koja se mogu koristiti za jačanje javne telekomunikacijske infrastrukture, podsjetit ću da mi imamo jedan od najsporijih interneta u Europi, a mogu se koristiti, dakle, ili za poboljšanje javnog zdravstva, obrazovanja, socijalnih usluga i drugih stupova socijalne države u korona krizi, itekako je važno puniti proračun. Znači zakon predlaže uvođenje poreza na 3 vrste digitalnih usluga, rekla sam ukratko, sad ću objasniti malo šire. Znači, to su usluge koje se sastoje od stavljanja na digitalno sučelje oglašavanja usmjerenog na korisnike tog sučelja. Usluge, drugo je, usluge koje se sastoje od stavljanja višestranog digitalnog sučelja na raspolaganje korisnicima koja se mogu nazvati usluge posredovanja u kojima se korisnicima omogućuje dvije stvari, ili pronalaženje drugih korisnika i njihova međusobna interakcija ili opskrba robom ili uslugama izravno među korisnicima, recimo Amazon je dobar primjer. I treća vrsta digitalnih usluga je prijenos prikupljenih podataka o korisnicima koji su ostvareni aktivnostima tih korisnika na digitalnim sučeljima, a ono famozno prikupljanje podataka o korisnicima na Facebooku i Googleu i prodaja tih podataka. Znači ako nam već prodaju podatke, ako nas već bombardiraju reklamama, onda bi trebali i plaćati porez za tu digitalnu uslugu, od koje generiraju profit. Kako ćemo znati da su digitalne usluge došle iz Hrvatske? Smatra se da prihodi od digitalnih usluga dolaze iz Hrvatske kada se korisnikom uređaj nalazi u Hrvatskoj prilikom korištenja oporezivih usluga. Mjesto uređaja određeno je IP adresom, adresom internetskog protokola ili drugim načinima geolociranja, ako je ta metoda preciznija. Zašto je neophodno uvesti ovaj porez? Osim, znači evidentno i samorazumljivo punjenja proračuna, neophodno je prilagođavanje poreznog zakonodavstva socijalnim uvjetima zbog zastarjelosti regulacije oporezivanja pravnih osoba u Hrvatskoj i EU i to u području digitalnih usluga. Temeljna načela oporezivanja, znači poduzeća u zemljama EU i danas se temelje na poslovnim modelima s početka 20. st. Prema tim modelima dobit se oporezuje tamo gdje se generira vrijednost no vezano uz fizičku prisutnost u određenoj zemlji. Znači ako je tvrtka registrirana u Americi ili ima podružnicu u Irskoj, a kod nas ostvaruje prihode i dobit, to se neće oporezovati. Takvi modeli ne uzimaju u obzir globalni doseg digitalnih aktivnosti gdje fizička prisutnost u obliku poslovne jedinice više nije potrebna za pružanje digitalnih usluga. Velike digitalne tvrtke poput Applea, Facebooka, Amazona, Googlea, iskorištavaju zastarjele zakonske norme kako bi izbjegle plaćanje poreza. Iako posluju u svim državama članicama EU, dobit uglavnom prijavljuju samo u državama članicama s niskim poreznim stopama poput Irske ili Luksemburga i na taj način izbjegavaju plaćanje poreza u zemljama u kojima ostvaruju prihode i dobit. Prema istraživanju koje su pokrenuli članovi Posebnog odbora TAX 3 Europskog parlamenta za financijski kriminal i utaju poreza iz 2018. g., Apple, jedna od najvećih i najprofitabilnijih tvrtki na svijetu, vjerojatno je platila tek 0,7% poreza na dobit u EU u razdoblju od 2015. do 2017. g. znači 0,7% poreza. Ovaj multinacionalne korporacije djeluju u Hrvatskoj, ali ovdje najčešće nemaju poslovne jedinice te stoga ne pripadaju obveznicima poreza na dobit.

Znači ove tvrtke nemaju registrirane poslovne jedinice u Hrvatskoj i na njih se ne primjenjuje Zakon o porezu na dobit. Stoga je trenutačni režim oporezivanja dobiti u Hrvatskoj neodgovarajuć za oporezivanje poduzeća koja nude digitalne usluge, posebno sa stajališta utvrđivanja izvora oporezivog dohotka. Pojednostavljeno, Facebook zarađuje od oglašavanja u Hrvatskoj i prodaji informacija o korisnicima koji su iz Hrvatske, no porez na te digitalne usluge ne plaća u Hrvatskoj jer se porez na korisnicima koji su, porez na dobit u Hrvatskoj plaća samo ako se tvrtka ili njezina podružnica nalaze u Hrvatskoj, je li? Digitalne korporacije u Hrvatskoj plaćaju samo iznos poreza na dodanu vrijednost, PDV prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, čl. 26 u predmetu oporezivanja uključene su i određene digitalne usluge, ja ih sad neću taksativno navoditi, znači isporuka web sjedišta, udomljavanje sjedišta, itd., čije je mjesto, u pravilu, vezano za mjesto. Dakle to je stalna poslovna jedinica ili prebivalište primatelja. Znači u tu se ne uključuju ovi porez na digitalne usluge. Drugo zašto treba uvesti taj porez, postoji nesklad između prosječne stope poreza na dobit digitalnih tvrtki s jedne strane te onih tradicionalnih tvrtki s druge i Europska komisija je taj nesklad istaknula. Prema procjeni Europske komisije za 2018.g. u EU se digitalne tvrtke oporezuju po prosječnoj stopi od 9,5%, a tradicionalna poduzeća po stopi od 23% znači takav je nerazmjer između tradicionalnih tvrtki i digitalnih tvrtki. Cilj prijedloga zakona je uvođenje ravnomjernijeg oporezivanja tradicionalnih poduzetnika koji proizvode fizički opipljive proizvode te usluge kao i digitalnih poduzeća koja pružaju nematerijalne digitalne usluge. Također pod tri, važno je istaknuti za zakon nema za cilj oporezivati prihode malih i razvojnih digitalnih tvrtki već prihode velikih digitalnih poduzeća, samo digitalne tvrtke s godišnjim prihodima koja na globalnoj razini premašuju 5,6 milijardi kuna klasificirana su kao oporezive osobe. Cilj je dakle da oni koji su najbogatiji snosi dio tereta krize, stoga ovaj prijedlog zadovoljava načelo pravednog oporezivanja. Načelo pravednog oporezivanja zahtjeva da oporezivanje bude u skladu s ekonomskom snagom poreznog obveznika prema čl. 51. Ustava, to znači da porezni obveznici s višim dohotkom moraju doprinositi proporcionalno većim porezima. Znači ponavljam, ovaj prijedlog uvodi oporezivanje digitalnih divova s godišnjim prihodima iznad 5,6 milijardi kuna, time se stvarno osigurava da tvrtke s najvećom gospodarskom snagom u svijetu plaćaju više poreza. Valja reći da je globalna kriza kapitalizma povezana s izbijanjem epidemije covid-19 uopće nije utjecala na te digitalne korporacije i uistinu je moram reći opet sramotno obrazloženje Vlade koja kaže da će čekati OECD-ov zaključak i da razumije odgađanje donošenja nekog globalnog odnosno na europskoj razini kompletnog prijedloga zato što je upravo u tijeku covid-19 kriza. Pa upravo zato što je covid-19 kriza u tijeku mi moramo potaknuti takva rješenja i takve prijedloge, ta se kriza ne smije razbijati na leđima najsiromašnijih već oni najbogatiji trebaju preuzeti najviše tereta. Valja zato reći i napomenuti da globalna kriza kapitalizma povezana s izbijanjem te epidemije uopće nije utjecala na digitalne korporacije, naprotiv mjere kojima se ograničava kretanje i druženje dovele su do izvanrednog povećanja korištenja i prodaje digitalnih usluga. Kao rezultat toga vodeće digitalne tvrtke na vrhuncu epidemije u drugom tromjesečju 2020.g. zabilježile su ogroman rast prihoda u usporedbi s drugim tromjesečjem 2019. Amazon je zabilježio rast prihoda od 40% u drugom kvartalu 2020.g. a drugi i još i više, još je impresivniji bio rast dobiti nekih drugih digitalnih tvrtki recimo u odnosu na drugi kvartal 2019.g. rast dobiti Amazon i Facebooka približio se 100% u drugom kvartalu 2020.g. dok je dobit Netflixa u tom razdoblju čak za 166% znači o takvim prihodima i dobitima govorimo. Nadalje, zakonski prijedlog proizlazi iz načela socijalne države čl. 1. Ustava RH uključujući pravo na socijalnu sigurnost čl. 57. Ustava kako bi se svima osigurala zadovoljavajuća razina socijalne sigurnosti potrebno je osigurati nove izvore poreznih prihoda za financiranje socijalne države što ovaj zakon svakako omogućuje. S tim je povezano i načelo prilagodbe zakona društvenim uvjetima, a svakako je epidemija covid-19 koja je bacila cijeli svijet u potpuno novu i nepredvidivu situaciju u pogledu posljedica za društvo i pojedine i njihov vrijednosni sustav opravdava uvođenje ovakvog poreza. U svjetlu te neizvjesnosti zakonodavac ima ne samo pravo već i dužnost prilagoditi zakonodavstvo datim društvenim uvjetima i mijenjati ga ako to diktiraju promijenjeni društveni odnosi, a ovo definitivno potpada pod tu definiciju. Za kraj reći ću samo znači ukratko ću probati sumirati od kuda dolazi ovaj prijedlog. znači na međunarodnoj razini Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj OECD u svom izvještaju objavljenju 2015.g., pazite u sklopu OECD-G20 projekta o sprečavanju erozije poreznoj osnovici preusmjeravanja dobiti priznao je da digitalizacija i neki novi poslovni modeli predstavljaju problem u međunarodnom oporezivanju. Nakon objave ovog izvještaja ministri financija skupne G20 izrazili su potporu radu OECD-a na oporezivanju digitalizaciji, OECD je izradio privremeni izvještaj o oporezivanju digitalne privrede predstavljenom ministrima financija skupine G20 u ožujku 2018.g. Privremeni izvještaj bavi se potrebom prilagodbe međunarodnog poreznog sustava digitalizaciji privrede na razini EU ta su pitanja zabilježena u komunikacije Komisije pod nazivom „Pravedan i učinkovit sustav oporezivanja u EU za jedinstveno digitalno tržište“ doneseno 2017.g. Kada je riječ o državama članicama nekoliko ministara financija je potpisalo zajedničku političku izjavu u kojem su podržana djelotvorna rješenja u skladu s pravom EU na temelju koncepta uvođenja tzv. poreza radi izjednačavanja primjenjivog na promet koji su u Europi ostvarila digitalna poduzeća. Nakon toga slijedili su zaključci Europskog Vijeća doneseni u 2017. u kojima je istaknuta potreba za učinkovitim i pravednim sustavom oporezivanja primjerenim digitalnom dobu itd., itd., da bi se došlo do prijedloga direktive 2018. o uvođenju poreza, a onda implementaciji u raznim zemljama. Znači ovdje govorimo o nizu zakonskih prijedloga koji će se prije ili kasnije primijeniti i nema nikakvog razloga da te zakonske prijedloge ne uzmemo kao osnovu i primijenimo ih već sada. Znači u petom mjesecu 2021.g., a ne da čekamo 2023.g., apsolutno ova prijetnja o sankcijama američkim mislim da je smiješno da o njoj zapravo ne treba niti raspravljati, ali odgađanje primjene ovakvog zakona to naravno podsjeća na niz drugih prijedloga oporbe koji su došli odavde gdje se kaže to je odličan prijedlog, ali mi ćemo pričekati još par mjeseci ili godina i onda ispada da je najvažnije ko donosi prijedlog, a ne čemu se taj prijedlog nada i što taj prijedlog misli napraviti. Hvala gospodine potpredsjedniče sabora. Hvala kolegice Peović na izlaganju u kojemu ste rekli nešto što bih volio da nam možda date malo više detalja o vremenu u kojemu imamo. Dakle rekli ste da su digitalni divovi za razliku od mnogih tradicionalnih kompanija da tako kažem koji su u ekonomskoj krizi kao posljedica ove pandemije često i prodale, da su digitalni divovi zapravo imali dobiti koje su bile ogromne. Da li biste nam, da li imate možda podatke koje biste nam ovdje mogli reći da čujemo?

Znači već sam navela sve one tvrtke recimo Amazon koja je u drugom kvartalu 2020. godine imala 40% povećane prihode ili Netflix 166%, Facebook 100% itd., ali dat ću vam još tih podataka, znači ne samo da mi možemo očekivati da će rasti broj onih koji će potpasti pod ovaj prijedlog nego i njihovi prihodi očito će rasti. Primjerice, u siječnju 2017. godine u Hrvatskoj je bilo 390.000 korisnika instagrama dok je tek nekoliko mjeseci poslije u svibnju 2017. godine bilo već 730.000.

Međutim, ova stopa od 7% je među najvećima koje ste vi predložili osim Mađarske i smatramo da je prethodno potrebno urediti zapravo Zakon o porezu na dobit koji zaista kod nas definira sjedište odnosno poslovnu jedinicu da bi se onda moglo primijeniti oporezivanje za ovakvu vrstu usluge jer ovako se oporezuje ukupan prihod, a ne dobit neke tvrtke. Dakle, potrebno je jedno i drugo urediti prethodno da bi se onda stvorili uvjeti za ovo. Istina je da smo mi stavili 7% prema onom inicijalnom prijedlogu koji je išao od Europske komisije, a da su implementacije bile raznolike oko 5%, 3%, recimo Mađarska je čak spustila na 0% u jednom trenutku imamo znači kod raznih zemalja različite stope, ali je evidentno da će biti vjerojatno stopa nešto viša. Ali moram reći što se tiče znači prihoda odnosno dobiti mi ne možemo procijeniti kolika je dobit određene kompanije jer one nisu registrirane u Hrvatskoj u tome je problem, zato se ide na prihode. I kažem meni je zato odgovor bio malo čudan da ne možemo prikupiti te informacije zato što je Slovenija dobila informacije o pojedinoj, ako mi imamo informacije kumulativno znači da imamo informaciju i pojedinačno koliko svaka od tih tvrtki ima prihoda u Hrvatskoj jel tako, a odgovor je bio da zbog poslovne tajne to ne možemo dobiti taj podatak [[Upadica: Hvala.]] moram priznati da mi je to malo čudno. Izvolite.

Poštovane zastupnice i zastupnici, što se tiče mišljenja Vlade RH na predloženi zakon ono je upućeno 25. veljače ove godine. U suštini ovo što je uvažena zastupnica iznijela i mi odnosno Vlada u svojem mišljenju ponavlja, pa ću samo kratko da ovaj se ne preklapam u tome dijelu. Dakle, ovaj prijedlog zakona temelji se na inicijativi odnosno inicijalnom prijedlogu Europske komisije iz '18. godine o Direktivi Vijeća o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga. Na radnim tijelima vijeća zauzeto je stajalište u kojem se podržava navedena inicijativa Europske komisije u vidu privremenog rješenja odnosno do donošenja globalnog rješenja oporezivanja digitalnog gospodarstva na razini OECD i G20. Od početka rasprava na razini EU Vlada RH se zalagala za globalno rješenje jer smatra da jednostrane mjere unose distorziju na tržište EU te narušavaju tržišnu konkurenciju. Upravo iz navedenoga razloga nije se na nacionalnoj razini krenulo sa inicijativom odnosno prijedlogom Zakona o oporezivanju digitalnih usluga. Istaknuli smo naravno i ovo, ovo što je uvažena zastupnica iznijela i nije to nimalo manje važno. Dakle, zbog velike složenosti problema i utjecaja pandemije bolesti napredak na međunarodnoj razini u skladu, u sklopu rada OECD-a i G20 usporen je bio te je rok za postizanje međunarodnog koncenzusa s kraja 2020. godine prolongiran do sredine ove godine. 14. siječnja Europska komisija, dakle ove godine Europska komisija objavila inicijativu početne procjene učinaka za digitalni namet odnosno tzv. plan puta slijedom čega će se izraditi od strane komisije izvješće te potom slijede javne konzultacije. Slijedom ovoga što sam kratko naveo, a uzevši u obzir da Europska komisija planira u lipnju, dakle slijedeći mjesec iznijeti prijedlog za digitalni namet te da se također u lipnju očekuju postizanje međunarodnog konsenzusa na donošenje globalnog rješenja smatramo da u ovom trenutku nije oportuno poduzeti unilateralne mjere za uvođenje nacionalnog poreza na digitalne usluge prije svega iz razloga što porez na takve usluge znači porez na kompanije koje nemaju sjedište u RH. I ono što u suštini cijeli prijepor i način kako to iskontrolirati, prije svega visinu tih usluga i kolike su te usluge, a i kako ubrati taj porez, a da nemate alate, stav Vlade RH je bio da je nužno potrebno da se na razini EU napravi konsenzus, naravno i sa spomenutim državama. Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Glavaševića. Zanima me da li je bilo konzultacije sa kolegicama i kolegama iz onih zemalja članica EU koje nisu čekale konsenzus, primjerice Italija, Španjolska pa evo Slovenija koja nam je vrlo bliska toliko da nas njezin premijer ponekad predstavlja na Europskom vijeću, da li možda znate koja je bila njihova logika zašto ne čekati konsenzus nego ići kao što kažete unilateralnim rješenjem? I čini mi se zapravo da su unilateralna rješenja do nekog eventualnog konsenzusa pravilo, a ne iznimka odnosno da je ovo stav Vlade zapravo u EU predstavlja iznimku, a ne pravilo. Dakle, EU kao što znate je Unija zemalja, cilj te unije je da imamo zajedničko tržište kapitala i sve druge pogodnosti koja ta Unija donosi tim istim državama. Određene države članice koje su pokrenule samoinicijativno u tome smislu bilo bi interesantno pogledati kakvi su uspjesi tih njihovih mjera i tih propisa u smislu ubiranja prihoda koji ponavljam, se odnose na kompanije koje nemaju sjedište u toj državi koja je uvela taj porez, a utvrđivanje tog prihoda i razmjeri je li baš nastao u Mađarskoj, Italiji itd., i dokazivanje i sutra evo banalizirat ću, upućivanje rješenja nekome tamo u neku zemlju koja ima sjedište. Koje su reakcije? Bilo bi interesantno pitati te zemlje. Dobar dan. Mene zanima dakle na tragu ovoga što je pitano, znači 12 zemalja ako brojimo i Veliku Britaniju ili je uvelo ili će uvesti taj porez. Mi zapravo predstavljamo manjinu koja nije uvela taj porez i zašto se taj porez onda nije komunicirao ovo što je pitano i s drugim zemljama? A druga stvar, ovdje sada u izlaganju niste naveli ono što ste dali u pisanom obrazloženju, a to je strah od američkih sankcija. Mene zbilja zanima gdje smo mi to i na koji način dobili takvu uputu i naznaku da bi moglo doći do sankcija ukoliko uvedemo porez koji su ili uvele ili će uvesti mnoge europske zemlje i kako bi te uopće sankcije izgledale? Ja bih samo okrenuo pa bi rekao, nisam baš siguran da smo mi sad manjina unutar EU, naveli ste svega nekoliko zemalja koje jesu uvele i koje imaju problema oko realizacija tih propisa i one koje namjeravaju uvest, a o tom po tom na koji način žele. Ovdje se prije svega išlo u smislu ovih vrsta poreza da li su neopravdani ili opravdani i da li su diskriminirajući ili nisu diskriminirajući, a u kontekstu utvrđivanja stvarnog nameta na stvarne usluge koje se događaju eventualno u pojedinoj državi. Podsjetit ću vas, imamo živuće primjere gdje smo izmjenama Opće poreznog zakona to pokušali i vjerujem relativno dobro to radimo, ali samo u kontekstu blokade IP adresa i servera kada je riječ o kladionicama, igrama na sreću koje su inače zabrane gdje tvrtke koje nemaju sjedište u RH omogućavaju našim građanima da se logiraju i bez poreza obavljaju i tu djelatnost. Dakle, kod nas je ta mjera u smislu zabrane rada servera i logiranja na te servere, a nikako nije bilo moguće ubrati porez neke druge države. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista poštovani zastupnik Darko Klasić. Izvolite. Zastupnici i kolege zastupnici. Digitalna ekonomija otvara potpuno nove perspektive poduzećima koji ukoliko žele biti konkurentni vide svijet kao jedno tržište nastavno i onako jedinstveno tržište koje ima i u EU, pri tom granice mogu predstavljat nepotrebni okvir, a inovativnost predstavlja ključne kriterije u uspjehu društva u cjelini.

A korištenje društvenih mreža u marketinške svrhe je preduvjet uspješnog poslovanja većini tvrtki. U tom novom svjetlu prilagodba zakonskog okvira i poreznih propisa postaje glavni fokus zakonodavstva zemalja EU, a i svijeta cijelog. Unutar EU uočena je velika neusklađenost između mjesta oporezivanja i naplate poreznih prihoda i mjesta gdje se nalaze korisnici digitalnih usluga kao što smo čuli. A u sklopu paketa za digitalno oporezivanje Europska komisija je predložila zajednički sustav poreza na digitalne usluge koje se oporezuju, prihode od pružanja određenih digitalnih usluga i to je predložena jedinstvena stopa od 3% na razini cijele EU, ali tu je bilo velikih nesuglasica među ostalom sve zemlje koje se oslanjaju koje nemaju velike nacionalne gospodarstva koja se oslanjaju na klasičnu proizvodnju imaju niže razine poreza poput Švedske, Finske, Irske. Čuli smo oni su bili protiv toga, a mislim da je i kod nas to jedan novi vid industrije koji bi mi mogli najlakše razviti jel vidimo kapaciteta imamo. S jedne strane neosporno je da postoje poduzetnici koji su sposobni nadigrati postojeća pravila i iskoristiti tehnološki napredak kako bi u konačnici platili porez u minimalnom iznosu, to je ovo što je kolegica gore je navela ko primjer u Irskoj i najčešće se radi o poduzetnicima koje možemo svrstati u multinacionalne korporacije. Istovremeno manji poduzetnici koji se šire na nova tržišta s druge strane u pravilu ne mogu podnijeti tolike troškove i onda ih porezni troškovi često iznenade. Europska komisija nije napravila dublju analizu o tome tko će joj nakon uvođenja poreza na digitalne usluge snositi teret oporezivanja. Matija Bauer navodi kako će zbog dizajna samog poreza mrežnih učinaka i trenutačnog kompetitivnog stanja online platformi veći teret oporezivanja podnijeti poslovni kupci i krajnji korisnici zapravo. U analizi se vodi općim pravilom što su vlasnici, dobavljači i kupci mobilniji to će manji teret poreza podnijeti jer kao što znamo velike multinacionalne kompanije su podložne seljenju svojih sjedišta i prebacivanju dobiti. A ukoliko se uzmu u činjenicu kako mrežne platforme nude mikro i malim poduzećima, te samozaposlenim osobama jeftin i efikasan način oglašavanja postavlja se pitanje hoće li uvođenje takvog poreza naštetiti malim gospodarskim subjektima, članicama EU kao što je Hrvatska. Porez na prihod može se ostvariti i negativan učinak na ravnopravno tržišno natjecanje ovisno o profitabilnosti tvrtke sa nižim neto profitnom maržom od 5% Ukoliko tvrtke koje ostvaruju značajnu ekonomsku prisutnost rezident države s kojom RH ima sklopljen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja za primjenu koncepta virtualne stalne poslove jedinice nužna je izmjena navedenog ugovora iz razloga što međunarodni ugovori po pravnoj snazi su superiorniji nacionalnom zakonodavstvu. S druge strane, navedena mjera između međunarodnih Ugovora o dvostrukom oporezivanju dugotrajni je proces koji zahtjeva obostranu volju ugovornih strana kad to nije vjerojatno kako bi RH uspješno izvršila taj proces u kratkom roku. IT industrija je jedina djelatnost uz građevinski sektor i maloprodaju u RH koja je u globalnoj ekonomskoj krizi uzrokovanom covidom stvarala radna mjesta u ovih godinu dana. Informacijske tehnologije godinama pokazuju snažan trend rasta i otpornosti unatoč krizama koje su pogađale druge strane gospodarstva u Hrvatskoj. Sve promjene u gospodarstvu i društvu s kojima smo se suočili tijekom 2020.g. potvrdile su kako je informacijska tehnologija ključna industrija današnjice. 27 milijardi kuna je ukupni prihod ostvarila hrvatska IT industrija u 2019.g., broj zaposlenih u IT industriji 2019. prešao je 33.000 stanovnika Hrvatske u 2019.g.

Izvoz hrvatske IT industrije u 2019.g. premašio je 8 milijardi kuna i predstavljao je 5,3% ukupnog izvoza zemlje. Prosječna neto plaća u hrvatskoj IT industriji u 2019.g. iznosila je 8.631 kunu i bila je 48% posto više od prosječne neto plaće u gospodarstvu zemlje. U svakom slučaju s obzirom na fiskalnu situaciju Hrvatske kao smjer razvoja trebalo bi se kopirati tzv., čuli smo ovdje, nepoželjni irski model kao poželjan koji privlači strane investicije svojim poreznim prednostima, od kojih je najvažnija prednost irskog sustava porez na dobit od 12,5% koja je među najmanjima u EU, te umanjenje osnovice za 25% troškova uloženih u istraživanje i razvoj, te široka mreža međudržavnih potpisanih ugovora protiv dvostrukog oporezivanja. Danas je Irska drugi svjetski najveći izvoznik računalnih programa, gotovo trećina svih osobnih računala prodanih u Europi proizvedeno je u Irskoj i to većinom u podružnicama američkih IT tvrtki koje su otvorili zbog ovih povoljnih ugovora, radna mjesta u Irskoj. Ja ću vas samo podsjetit da je, ja mislim da … [[Govornik se ne razumije]] ima zaposleno oko 6.000 djelatnika u Irskoj. Koliko ozbiljno drugi shvaćaju konkurentnost svoje države najbolji je primjer prijedlog Velike Britanije koja je na prijedlog kao što smo čuli jedinstvene stope poreza na digitalne usluge od 3% u području EU najavila uvođenje stope poreza digitalnih usluga od 2% na području Ujedinjenog Kraljevstva kako bi bila što konkurentnija.

Mislim da je to neprihvatljivo u konkurentnosti EU. Digitalna ekonomija je za sada kod nas prepoznata kao važan izvor za rast radnih mjesta, posebno s obzirom na korištenje visoke razine istraživanja, inovacije i kvalificirane radne snage. Regulatorne promjene za ovaj sektor zato moraju biti pažljivo osmišljene i poštovati načelo proporcionalnosti kako bi se osigurao njegov razvoj i ostvarili puni potencijali unutar Hrvatske, te realizirala željeni rast zapošljavanja, te dovođenje visoko tehnoloških i profitabilnih industrija u našu državu. Porezna politika se treba usredotočit na pružanje podrške rastu digitalnog sektora unutar jedinstvenog tržišta, uz to je bitno i poticanje povoljnog okruženja za poslovanje kroz uklanjanje raznih regulatornih prepreka kako bi se mogli … [[Govornik se ne razumije]] investicije i razvoj ove tzv. zelene industrije, što smo i sad u aktualnim lokalnim izborima često čujemo od svih političkih stranaka da je poželjni dio industrije koja treba privući se u RH, a ovo je jedan od načina kako ih privući.

poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite.

Evo, prije svega moram demantirati onu početnu vašu tezu da je riječ o tome da se digitalna industrija ovim porezom dovodi u nepovoljnu poziciju, znači opet ću ponoviti ovdje je riječ o porezu samo za digitalne divove. Znači ne o porezu za male razvojne tvrtke. To je prva stvar. Druga stvar ova vizija da mi moramo biti kao Irska je ono klasična problematična teza neoliberalna koja se provlači u tom javnom medijskom prostoru. Mi nećemo biti kao Irska, postoje povijesni razlozi zašto je Irska ispostava Amerike i zašto tamo te IT kompanije imaju svoje podružnice, ali ovdje znači nije riječ o podružnicama tvrtki nego porezu koji bi se nametnuo za najveće. Da je to porez od 7% previsok ne slažem se, znači riječ je stvarno o poreznoj olakšici od 1,1 milijun kuna za svaku tvrtku nakon čega tek ide oporezovanje. Ovo da je ta industrija IT industrija otvarala radna mjesta je ona klasična pogrešna teza koja se stvarno i ovdje provlači kroz naše zakonske prijedloge, koja bi od naše zemlje napravila banana državu sa najnižim porezima, a ono što je IT industrija omogućila sigurno nisu sigurna radna mjesta, to je prekarno roblje koje ili odlazi u inozemstvo ili kod nas radi na nesigurnim ugovorima o radu. Mi smo omogućili ovdje i onim Zakonom o strancima dakle dolazak tih digitalnih nomada u potpunosti im omogućivši dane plaćaju poreze ove zemlje, a da koriste cijelu infrastrukturu to je ono šta bi naša Vlada željela. Znači da nas niskim porezima pretvori u banana državu u kojima ćemo samo niskom cijenom radne snage strane investitore i pretvoriti našu radnu snagu stvarno u pravo IT roblje u nekim situacijama jer se konkurentnost kod nas postiže isključivo snižavanjem cijene radne snage, ukidanjem, zatvaranjem radnih mjesta, znači tzv. internom devalvacijom, a ne tehnološkim oporavkom, progresijom dakle, razvojem industrije itd. Da, možemo, slažem se ajmo napredovati, ali ne tako da konkuriramo nižom cijenom radne snage i da nudimo to prekarno roblje, a da s druge strane bogatim Amerikancima omogućavamo da ovdje budu digitalni nomadi i da ne plaćaju poreze zemlje čiju infrastrukturu koriste. Da porezi dakle oštećuju IT industriju i uopće ta teza o visokim porezima kod nas stvarno jednom zauvijek mora biti demantirana. Mi nemamo visoke poreze, mi možda imamo visoki PDV, ali mi nemamo visoke poreze na dobit. Mi imamo neke od najnižih poreznih stopa dakle i mi i nije problem visoki porez. Makedonija je najviša na ljestvici tzv. Doing business ljestvici. U Makedoniji 50% stanovništva ne može platiti grijanje. Imaju jednu od najviših nezaposlenosti u Europi. S druge strane Danska, Njemačka imaju itekako visoke poreze pa im to ne predstavlja problem da budu konkurentni na međunarodnom tržištu, ali konkurentni su ne internom devalvacijom i snižavanjem cijene radne snage nego tehnološkim napretkom, industrijalizacijom, obnovom svoje, znači privredom koja je uistinu jaka koja može biti konkurentna na tom svjetskom tržištu. Prema tome, ako ćemo raditi ovim koracima znači ići prema navodno naprijed snižavanjem cijene radne snage, snižavanjem poreza da nam Irska bude model tu ćemo stvarno završiti u stvarno lošim uvjetima, a to je ono što naša Vlada radi. Znači cijelo vrijeme se provode porezne reforme sa tom trickle down logikom dakle koja je u potpunosti opovrgnuta od tog neoliberalnog, kontrarevolucije neoliberalne koja se desila '80. godina i koja je išla za tim da ako snizimo poreze za najbogatije da će ti porezi, ti sniženi porezi omogućiti najbogatijima da investiraju, znači uopće se to nije desilo. Nemamo potvrdu da je tako nešto u Zapadnoj Europi, a niti kod nas moguće. Znači imali smo situaciju u kojem se manje investiralo, u kojem nije bilo, kojem je bio manji privredni rast u odnosu na tzv. welfare state nakon Drugog svjetskog rata i takva logika trickle down da će oni najbogatiji da će se to sliti i da će oni otvarati radna mjesta itd. se uopće nije potvrdila kao točna. Ono što se desilo je bilo cijelo vrijeme ta interna devalvacija. Trickle down logika nažalost je u pozadini većine naših neoliberalnih zakona kao što je porezna reforma, 5 poreznih reforma ministra Marića gdje se najbogatijima omogućilo da im se snize porezi, a pokazalo se da je akumulacija štednje porasla. Poštovana zastupnice očito da se ovdje ne slažemo, ja ću vas podsjetiti da zapravo sve bivše istočne države, istočnog bloka su zapravo privukle strane investicije zapravo sa konkurentno niskom cijenom rada. To je bilo primarno da se preselila veliki dio industrije iz Zapadne Europe u Istočnu Europu, a to je moguće i kod nas ja ću, da ne mislite ovo predizborna nekakva propaganda evo ga u gradu Bjelovaru pogledajte prije 4 godine i danas uzrok snižavanja prireza, poreza na dobit koji je zapravo ukinut u povijesti grada da imate veći, imate veći proračun, najbolje punjenje proračuna u 2020. godini u jeku korona krize je bilo zbog ostvarenja novih radnih mjesta i iseljenja kompanija na mikro lokacijama i u okviru Hrvatske. Nemojte zaboraviti da poduzetnici idu i za minimalnim rasterećenjem.

Da Bjelovar ne bih baš navodila kao najbolji pozitivni primjer, tamo se ne isplaćuju socijalne naknade ljudima koji ne žele sudjelovati u javnim radovima, toliko o toj socijalnoj osjetljivosti takve neoliberalne gradske vlade, vlasti. No, u svakom slučaju ono što se zbiva vas demantira, znači od '80.-tih naovamo trickle down logika je u potpunosti demantirana znači nije došlo do pada investicija, pada razvoja, pada privrednog rasta dakle u odnosu na prethodni period ali se ta neoliberalna logika i ti argumenti stalno provlače i oni su stvarno prisutni i kod nas i u našim zakonskim prijedlozima, a mi idemo prema nazad. Dobro kad uzimate recimo Češku i druge zemlje kao primjer Poljsku, nisu dobri primjeri jer blizina Njemačke i prijelaz nekog njemačkog kapitala u te zemlje je nešto malo drugačiji nego kod nas, nismo u istoj situaciji.

Slijedeći klub zastupnika bit će onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Matko Kuzmanić, izvolite.

Zahvaljujem, potpredsjedniče. Naime, prava istina je ovdje negdje između. Kolegu Klasića izuzetno cijenim, zajedno sjedimo u Odboru za obranu i mislim da je jedan stvarno kvalitetan zastupnik međutim ovdje neke stvari nisu jasno prikazane. Želio bih vam dati dva podatka koja bi vas recimo uistinu frapirala kad pričamo o investicijama u IT-u kod nas. Naime, IT je kod na jako lošim granama zbog visoke cijene poreza na rad. Ovdje moramo odvojiti dvoje stvari. Porez na kapital o kojemu je pričala kolegica Peović, i porez na rad koji našu radnu snagu čini nekonkurentnom. Jer vjerujte mi, naši ljudi ne idu Irsku zato što je tamo ljepša klima, ja sam bio u Irskoj nekoliko puta, Hrvatska je za Irsku dijamant, ali je njihova poduzetnička klima drugačija. Dat ću vam primjer samo jednog projektnog tima, dolazim iz IT struke, znamo nešto o tome. Ako imate tim od 10 ljudi u Hrvatskoj i u Poljskoj, pričamo o visoko kvalitetnoj radnoj snazi u IT-u, programerima i to, na godišnjoj razini, cijena poreza na rad u Hrvatskoj je 300 000 eura, na 10 ljudi u Hrvatskoj se plati 300 000 eura više nego u Poljskoj i u Rumunjskoj. Zato su njihovi radnici konkurentniji. Ovo o čemu kolegica Peović priča, to je porez na kapital, kolega Klasić. I ako mene pitate, ključ rješenja problema je alociranje poreza na rad kojeg ovdje imamo, na porez na kapital kojeg trebamo uvesti. Vjerujte mi, ako ovakav zakon koji je kolegica Peović predložila, prihvatimo, to neće imati nikakvu štetu na našem gospodarstvo. Zašto? 84% svih IT tvrtki u Hrvatskoj ima svoje sjedište u Zagrebu. Zamislite, 84%, a pričamo o nekoj grani koja je rekli ste, 27 milijardi prihoda u 2019. Drugi podatak je 70% svih prihoda u IT industriji, dolazi od rada sa državom. Što to znači? To znači da je naša IT industrija visoko vezana na državu i opet ću reći, nekonkurentna. Nekonkurentna zbog visoke cijene rada. Ključ rješenja ovog problema je alociranje poreza, rasterećivanje poreza na radniku i povećavanje poreza na kapitalu. Naime, osuvremenjivanje ovog zakona je definitivno pohvalno jer mi danas trebamo jednu ravnopravniju društvenu raspodjelu. I hvala kolegici Peović što je uložila vrijeme i napravila jedan uistinu kvalitetan dokument. Međutim, korona je pojedine djelatnosti bacila na koljena, turizam, prijevoznici, sve što je vezano na to, a s druge strane je kod nekih drugih tvrtki kao što su Amazon i neke ostale tvrtke koje nemaju svoje sjedište u Hrvatskoj, ostvarili su ogromne ekstra profite a da su na to platili smiješne ili gotovo nikakve poreze. Nama je ravnopravnija raspodjela poreza svakako najbitnija reforma u ovim teškom vremenima, uz uvjet da je sve što je napisano u ovom zakonu, odnosno i u samom obrazloženju točno, ovo je nama prihvatljivo. Ono što je problematično, a mislim da je kolegica Perić spomenula, a tiče se da se porez naplaćuje prema ukupnom prihodu a ne prema ostvarenoj dobiti i apsolutno ništa nije napisano kako je odabrana baš ta stopa od 7% pošto imaju neki usporedni podaci s drugim državama gdje svi ostali imaju manje postotke. Da rezimiram raspravu uz obrazloženje koje očekujem da mi kolegica Peović objasni, upravo kao naši kolege socijalisti i socijaldemokrati u EU-u i u EU parlamentu koji su predlagali ove promjene na razini EU, naš klub će ovaj zakon podržati, naravno uz minimalne korekcije i pojašnjenja koja očekujem od strane kolegice Peović. Sad će u ime predlagatelja ponovno govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite.

Ma evo samo kratko, znači, zašto prihodi a ne dobit. Znači to su tvrtke koje su registrirane negdje druge, koje nisu registrirane u Hrvatskoj i mi njihovu dobit ne možemo locirati dok prihode možemo locirati i mislim, to je prijedlog koji je i slovenska Levica predložila u svojem parlamentu i koji je išao za tim i tražili su od njihove porezne uprave da im daju podatke i dobili su podatke, znači o prihodima po pojedinačnoj tvrtki od digitalnih usluga koje dolaze iz Slovenije, znači mi bi mogli locirat prihode koje dolaze od digitalnih usluga, znači to su oglašavanje, to je posredovanje i to je prodaja podataka o korisnicima s obzirom da se promatra odakle dolazi korisnik odnosno da je njegova IP adresa u Hrvatskoj. Znači to su stvari do kojih bi mi mogli doć a od ministarstva smo dobili, znači od ministra Marića smo dobili odgovor, nekih kumulativnih prihoda od nešto malo manje od 1 milijardu kuna, znači da oni te podatke imaju. Znači zato su stavljeni prihodi a ne dobit, mislim te tvrtke naravno, ako im je 7% previše, uvijek mogu registrirati podružnicu u Hrvatskoj i potpadati pod Zakon poreza o dobiti, jel, ali se ne to ne dešava, znači oni idu u te porezne oaze, Luksemburg, Irska i tamo registriraju svoje podružnice a nama će slati digitalne nomade samo koji vole našu obalu, našu hranu i koji neće ovdje evo plaćati porez, slažem se s vama, odnos Irske i Hrvatske, u Hrvatskoj je stvarno ljepše ali mi moramo stvarno i omogućiti ljudima da ostanu ovdje a to se sigurno neće napraviti, neće desiti ukoliko radimo ovakve porezne manevre koji samo porezuju one najsiromašnije a kojima onim najbogatijima daju porezne olakšice ko što smo imali u zadnjoj poreznoj reformi ministra Marića, onih iznad 30.000 kuna prihoda odnosno dohotka su dobili najveću poreznu olakšicu, a to je već bila peta porezna reforma koje su svaka imala istu logiku, a to je da se onim najbogatijima omogući, kako se to lijepo kaže, da zarade, pa će onda oni investirati i otvarati nova radna mjesta, to se ne dešava. Znači mi vidimo najbolji pokazatelj da se to ne dešava, znači naravno često ćemo mi ovdje dobiti argument, otvorili smo tolko i tolko radnih mjesta, u odnosu na pretkoronu i pretkoronsku godinu mi imamo tolko i tolko više radnih mjesta itd., znači ti podaci se friziraju. Prva reforma uopće koja je omogućila ministru Mariću da frizira podatke o nezaposlenima je bilo uključivanje i zapravo redefinicija toga što znači biti zaposlen u Hrvatskoj. Sad evo čuli smo novi prijedlog koji dolazi sa tih pregovora između vlade i sindikata da se opet redefinira što znači plaća, pa ćemo imat više plaće po tome što se definira što je plaća, pa i ono što nije porezovano kao oni dodaci će se definirat kao plaća, znači to su mislim statistički manevri da se razumijemo, ali ne dešava se ni na koji način nikakvo poboljšanje, al šta nam pokazuje da se ne dešava nikakvo poboljšanje i to se stvarno ne može frizirat ni na koji način, a to su oni pokazatelji materijalne deprivacije i siromaštva. Znači ti podaci koje mi dobivamo od Državnog zavoda za statistiku su najvažniji i oni pokazuju da siromaštvo i materijalna deprivacija svake godine rastu. Znači koliko ljudi u uvjetima siromaštva živi, 1/3 u Hrvatskoj, koliko njih ne može platiti redovne troškove, koliko njih 10%, preko 10% ne može imat jedan mesni obrok ili vegetarijanski supstitut itd., svaki drugi dan, znači to su, mislim ti pokazatelji materijalne deprivacije siromaštva koji se stvarno ne mogu frizirati, postoje točno određeni podaci i oni nam govore da mi ne napredujemo mislim bez obzira što naša vlada frizira te statističke podatke. Prema tome, nakon 30.g. ovog smjera ajmo probat nešto drugo, ajmo probat ne snižavat poreze za one najbogatije, ajmo u covid krizi one najbogatije digitalne divove oporezovat da poboljšamo svoj status onih najsiromašnijih, ajmo usmjerit ono pilu okrenut naopako. Ovo što smo do sada radili svakako nije rješenje, a ono što predlaže većina, pa i oporbe, moram reći je da samo još malo pojačamo ono što smo radili do sada i njihova je teza da mi jednostavno nismo dovoljno dosljedni u toj neoliberalizaciji i kada budemo dosljedni onda ćemo taj tzv. krovni kapitalizam jel ortački kapitalizam suzbiti, pa će bit sve divno i krasno, al mi se ne nalazimo u ortačkom kapitalizmu, mi se nalazimo u kapitalizmu na periferiji Europe i on izgleda upravo ovako. Naime, jasno mi je što želite reći, ali daj se odlučite samo u nečemu. Ne može u Hrvatskoj biti jeftinije isplatiti porez na dobit nego zaposliti novog djelatnika. Znači ili ćete sniziti cijenu troška radne snage odnosno poreza na zaposlenike ili ćete povećati stopu poreza na dobit. Onako kako ja vidim i kako ja smatram mislim da bi se trebala smanjiti cijena poreza na radnika, znači to je ključ rješenja. A ovo što ste rekli što se tiče prihoda i dobiti onda u zakonu samo navedite naplaćuje se porez na dobit ukoliko se ne može utvrditi dobit naplaćuje se toliki i toliki iznos poreza po visini prihoda koju tvrtka ostvari u Hrvatskoj. Što se tiče ovog drugog ne znam u čemu je problem da se to definira ovako sa prihodima moram priznat. Meni se čini da tu nema nekih problema s obzirom da već imamo te podatke, znači mi njih možemo locirati za razliku od dobiti meni se čini da tu nema možda nekog razloga za argumentaciju. Što se tiče same cijene rada, nažalost dakle mi smo tu negdje na sredini. Po statistici, europskoj statistici naša cijena rada i radnika i izdvajanja znači nisu nešto bitno viša nego kod drugih zemalja u Europi. E sad, postoji niz načina na koji mi možemo poboljšati svoju konkurentnost. Moja argumentacija i argumentacija Radničke fronte je da je najgori oblik konkurentnosti ta tzv. interna devalvacija koja kod nas dolazi stalno kao primarni i prvi model znači konkurentnosti, a to je snižavanje cijene rada.

Ovaj prijedlog zakona napisan na 6,5 stranica i 15 članaka temelji se na inicijalnom prijedlogu Europske komisije iz 2018.g. o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga. Tada je Vlada RH na radnim tijelima Vijeća EU zauzela stajalište kojim podržava navedenu inicijativu u vidu privremenog rješenja odnosno do donošenja globalnog rješenja oporezivanja digitalnog gospodarstva na razini OECD-a. Prema ovom prijedlogu zakona, kao i onom inicijalnom Europske komisije oporezivalo bi se prvo stavljanje na digitalno sučelje oglašavanja usmjerenog na korisnike tog sučelja, stavljanje višestranog digitalnog sučelja na raspolaganje korisnicima kojima se omogućuje pronalaženje drugih korisnika i njihova međusobna interakcija, te kojim se pored toga može omogućiti pružanje i isporuka robe ili usluga izravno među korisnicama. I treće, prodaja prikupljenih podataka o korisnicima i podataka nastalih aktivnostima korisnika na digitalnim sučeljima. Naglasak prijedloga Europske komisije bio je na privremenom porezu kojem je namjera bila osigurati da aktivnosti koje se trenutno ne oporezuju odmah počnu donositi prihode državama članica EU. Ujedno bi navedeni porez pridonio i tome da se izbjegnu jednostrane mjere za oporezivanje digitalnih aktivnosti po nacionalnim rješenjima i na taj način štetilo jedinstvenom tržištu. Od samog početka rasprave na razini EU naša Vlada se zalagala za globalno rješenje jer smatra da jednostrane mjere unose distorziju na tržištu EU te narušavaju tržišnu konkurenciju, upravo iz navedenog razloga nije se na nacionalnoj razini krenulo u iniciranje prijedloga Zakona o oporezivanju digitalnih usluga. U zakonodavnoj rezoluciji Europskog parlamenta iz 2018.navedeno je da je prijedlog Komisije privremeno rješenje i ako se ne postigne dogovor o sveobuhvatnom rješenju sa OECD-om Europska komisija treba iznijeti prijedlog na razini EU kako bi se izbjeglo da države članice umnožavaju svoja pojedina rješenja. Zbog velike složenosti problema kao i utjecaja pandemije bolesti covid-19 napredak na međunarodnoj razini u sklopu OECD-a je na neki način usporen pa je prolongiran do sredine 2021.g. odnosno očekuje se da će u lipnju 2021.postići se neki konsenzus koji bi onda imao za cilj uvođenje najkasnije do 1.siječnja 2023.ovog poreza. Na zahtjev o dostavi očitovanja na pismo namjere Europske komisije vidimo da je Vlada RH izrazila potvrdan stav o potvrđivanju inicijative o predstavljanju novog prijedloga o digitalnom nametu za lipanj 2021.g. Uzevši u obzir da Europska komisija planira 2021.u lipnju iznijeti prijedlog za digitalni namet te da se također u lipnju očekuje postizanje međunarodnog konsenzusa na donošenju globalnog rješenja, klub HDZ-a smatra da u ovom trenutku nije oportuno preuzimati unilateralne mjere za uvođenje nacionalnog poreza na digitalne usluge sukladno navedenom prijedlogu zakona. Također smatramo da je potrebno procijeniti krajnje učinke uređenja poreznog tretmana digitalnih usluga koji se predlaže predmetnim zakonom s obzirom na činjenicu da su upravo nositelji malog gospodarstva korisnici tih proizvoda i usluga s trendom povećanja opsega korištenja istih te da postoji opravdana bojazan da bi takva promjena zakonodavstva mogla rezultirati povećanjem cijena usluga od strane velikih poreznih obveznika davanjem digitalnih usluga. Znamo da je upravo ova Vlada u protekle četiri godine u prošlom sazivu, a i sad nastavila sa poreznim reformama i one rasprave koje smo danas ovdje čuli vezano uz poreze na cijenu rada koje utječu na cijenu rada upravo je u vrijeme ove Vlade taj porez više smanjen nego što je to možda nekoliko Vlada prije toga odradilo. Prema tome smatram da je jedna tendencija koju imamo smanjenja svih poreznih davanja da je dobra i pokazala se možda nije opet referentna prošla godina, ali 2019., kad smo ustvari iako smo 2019. imali manje stope poreza nego 2018. ustvari skupili više sredstava u proračun temeljem poreza nego godinu prije kada smo imali stope veće. Prema tome da je ta činjenica da je nužno da bi skupljali sredstva uvođenje uvijek nekih novih nameta ili poreza ne znači da će polučiti dobar rezultat jer može ubit gospodarsku aktivnost. Nekad upravo suprotno, a to se i pokazalo kroz djelovanje naše Vlade u prošlom i ovom sazivu da smanjenje poreza potiče gospodarsku aktivnost i ukupni efekt je puno bolji nego obrnuto.

Izvolite.

Pa evo mislim da je već sve odgovoreno sad bi to bilo ponavljalo onoga što sam već rekla prije, ali samo kolega Totgergeli 40 stranica ovog zakonskog prijedloga, ja ne znam gdje ste vidjeli 6,5 stranica.

Poštovana kolegice.

Mislim da je ta primjedba od 6,5 stranica bila stvarno nepotrebna jer zakoni obično nemaju 40 stranica, ali objašnjenje je jako važno i tu se mogu složiti sa nekim čestim primjedbama i s vaše strane koje dolaze kada dobijete zakonski prijedlog kojeg odbacujete, ali on ima obrazloženje na jednoj jedinoj stranici, znači to nije korektno i tu se mogu složiti. Ali ovaj zakonski prijedlog se stvarno potrudio da objasni zašto je to dobar zakonski prijedlog i mislim da se tu ne sporimo i ono što je stvarno tužno je da kad imate dobar zakonski prijedlog, da ga odbacujete samo zato što dolazi od oporbe.

Kolegice i kolege, dozvolite mi da na početku ove rasprave ponudim jednu prigodnu definiciju državnosti i suvereniteta, odnosno njihovog razvoja. Mogli bismo reći da je povijest suvereniteta zapravo povijest reimaginacije oporezivanja. To, dakako nije ni jedina, a nije ni najpreciznija definicija, ali je dobra kao okvir za ovu raspravu, raspravu o oporezivanju digitalnih usluga. Prvo želim reći da je ovaj prijedlog itekako na dobrom tragu. Digitalne divove treba oporezivati i da ideja danas predstavlja nekakvo opće mjesto u globalnoj politici. U interesu jasnoće javnosti želio bih naglasiti da se ovaj prijedlog zakona ne odnosi na hrvatske kompanije, odnosno one koje su porezni rezidenti u našoj domovini. Ovaj prijedlog odnosi se na ogromne digitalne divove poput Alfabeta, Amazona, Facebooka i drugih koji su godinama izbjegavali plaćanje poreza, a uredno su zarađivali na teritoriju Hrvatske i drugih zemalja. Ne samo da su putem poreznih oaza izbjegavali plaćanje poreza, nego su odgovorni i za damping cijena kojim su domaćim manjim tvrtkama onemogućavali pošteno tržišno natjecanje. Govorimo o kompanijama čiji su profiti u pandemijskoj ekonomskoj krizi vrtoglavo rasli, to smo čuli od kolegice Peović, dok su radnici u tradicionalnim kompanijama ostajali bez posla, a poduzetnici propadali, jer država, eto, od njih traži mnogo više nego što je razumno, a digitalni divovi prema državi nemaju zapravo nikakvu usporedivu ili srazmjernu odgovornost. Eto. I to smo razjasnili. Čovjek bi pomislio da će Hrvatska slijediti primjer Italije, Francuske, Slovenije i niza drugih zemalja koje su uvele ovakav porez, međutim, naša Vlada i njezin parlamentarni bedem ljubavi, nemojte ga shvatiti kao uvredu, odbijaju prijedlog da se digitalne divove oporezuje i to pravdaju strahom od američkih sankcija. Strah od sankcija, eto, to piše u obrazloženju Odbora za financije. Kakao jadan, kukavički, sluganski stav. Na početku sam rekao da se povijest suvereniteta može gledati kao povijest reimaginacije oporezivanja. Ako je našu Vladu strah ubrati porez jer ih je strah od sankcija, kakva je onda njihova vizija suvereniteta naše domovine? Osim toga, mislite li doista da će SAD Hrvatskoj udariti sankcije zbog, eto, nekakvih 150 milijuna kuna, ne dolara, kuna. Ovo nije kafanska rasprava, ovo je Sabor u koji je Vlada poslala mišljenje temeljeno na neinformiranosti jer da su makar pratili bilo koji ozbiljniji medij, znali bi da SAD unatoč prijetnjama Trumpove administracije nije pokrenuo sankcije protiv Italije i Francuske, koje su ujedno, ako se ne varam, jedine zemlje članice EU kojima su prijetili zbog uvođenja digitalnog poreza. Plašljivim suverenistima, pod navodnicima, iz Vlada i bedema ljubavi u Saboru preporučam da popiju kavu s nekim iz Američkog veleposlanstva ovdje u Zagrebu i popričaju o ovoj temi, o tome kakav je policy Bidenove administracije. Vjerujte mi, ne grizu. Bili su i u Saboru kod nas. I na kraju, htio bih vas uputiti na još jednu kavu s nekim iz udruženja marketinga Hrvatske gospodarske komore čiji je dopredsjednik Petar Pavić prije samo 2,5 tjedna, čini mi se, govorio na webinaru posvećenom tržišnim i zakonodavnim promjenama koje su uzrokovane globalnom dominacijom Bih Techa. Citirat ću njegove riječi, jer mi se čini da vam je u ovoj raspravi, o ovom prijedlogu zakona nije problem sadržaj zakona, nego da je problem tko ga predlaže. Dakle, primjerice, brand ili tvrtka iz hrvatske kupuje oglasni prostor na hrvatskom mediju, ali pošto novac prođe kroz Google sustav koji je registriran u Irskoj, hrvatska država iz cijele transakcije u poreznom smislu ne vidi ni kune. S druge strane, brand ne zna koliko je njegovih novaca završilo kod prodavača oglasnih prostora, a medij ne zna po kojoj cijeni je Google prodao njegov oglasni prostor brandu. Problem je i što trenutni porezni zakoni ne prepoznaju virtualno mjesto kao dokaz teritorija na kojem se obavlja kupoprodaja iako je nedvojbeno jasno da se portal čija domena završava nastavkom –hr i na kojem se prikazuje sadržaj na hrvatskom jeziku, nalazi u Hrvatskoj. Dat ću vam još jedan komadić, imamo toliko vremena. No, protiv Googlea se vode parnice pod optužbama da se manipulira tom burzom. Svi mi u struci znamo da moramo imati add server, naravno, najbolje uzeti Googleov jer ako odaberete drugi, nekom magičnom formulom past će vam prihodi i do 30%. dakle samom činjenicom da ste otišli konkurenciji gubite prihode, a kroz te oglašivačke sustave Google zarađuje 100 milijardi dolara godišnje, za hrvatsko tržište je to, uključujući Facebook, oko 20 milijuna godišnje, elaborirao je Pavić. Dakle evo, ako ne vjerujete, ako vam je problem što vam je to rekla Katarina Peović, možda da poslušate nekog iz HGK. To su i ovako i onako mahom vaši ljudi, ne budite luzeri. Sljedeća, idemo na pojedinačne rasprave pa će govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić,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

Pa evo, kolegica Peović se potrudila zaista napraviti prijedlog sa puno podataka i argumentacije i to se ne može osporiti da se nije napravilo u tom smislu dobar materijal. Ono što je poznato, da digitalno gospodarstvo donosi mnogo koristi građanima a isto tako i trgovačkim društvima. U ovoj pandemiji, COVID krizi zaista to digitalno gospodarstvo i platforme su omogućile puno jednostavnije i lakše i poslovanje i komuniciranje, ali upravo porast tih usluga predstavlja i veći izazov za postojeće sustave oporezivanja. Ja sam napomenula upravo u replici što to znači u odnosu na naš porezni sustav i inače porezni sustav svih država, dakle naš porezni sustav ne poznaje još uvijek nikakvu virtualnu domenu nego poznaje zapravo poslovnu jedinicu ili tvrtku koja ima sjedište na nekom području. Prema tome, zbog čega se onda sama RH zalaže za to jedno globalno rješenje, upravo da ono što je govorio i sam državni tajnik, dakle upitno je kolika je učinkovitost naplate u tim državama koje su vele takve poreze na digitalne usluge s obzirom da je mogućnost porezne naplate tada vrlo upitna i sužena i zapravo instrumenti kojima možemo utjecati kroz Opći porezni zakon su vrlo, vrlo ograničeni. Ono što je važno reći da svi sektori, da nastoje u poreznom sustavu omogućiti da svi sektori plaćaju svoj dio poreza i doprinose funkcioniranju našem društvu. Od studenog 2020., dakle ministri financija su usvojili taj načelni zaključak da se zaista pokrene pitanje povezane sa poreznom politikom a vezano za digitalizaciju i digitalne usluge. Ono što je važno napomenuti, npr. da je u Francuskoj upravo porez npr. 3% i da su države sve koje su uvele taj digitalni porez, tek reagirale odnosno reagirali početkom 2020. ili negdje polovicom 2020., iako se o tome u EU raspravlja puno, puno prije. I ono što je važno za reći, da su recimo u samoj Francuskoj uveli da je tvrtke koje imaju promet veći od 25 milijuna eura i globalno preko 750 milijuna eura, plaćaju tih 3% i po tome su oni trebali naplatiti negdje oko 400 milijuna eura poreza po toj osnovi. Kada usporedite podatke koje je dato ovdje u materijalu gdje se kaže da u SAD-u tvrtke, velike tvrtke kao što su Facebook, Apple, Google itd., imaju prijavljenu dobit od tisuću i sto milijardi dolara i da one plaćaju dobit SAD-u 32,2% a da su prijavile dobit izvan SAD-a preko 738 milijardi dobiti i da su za to platile svega 60 milijarda poreza u inozemstvu, dakle svega 8,4% Sve to možemo vjerovat i sigurno da je to tako i da nisu dovoljno porezno na taj način obuhvaćeni ali onda možemo isto tako raspravljati o tome kada se govori o tome da li smo konkurentni ili ne i ono što se često brka a to je porez odnosno doprinosi koji se plaćaju na rad [[Upadica Reiner: Hvala.]] a svrstavaju se u poreze a što zapravo nisu. Hvala, kolegice. Ono što bih ja pitala je, dakle rekli ste naš porezni sustav ne prepoznaje virtualnu domenu ali dakle sasvim je jasno danas da OECD prepoznaje odnosno Europska komisija da čak i Bidenova administracija prepoznaje i tu se uopće ne možemo više ne složiti oko toga, reći ću i ono što smo ovdje komentirali ovako malo usmeno, kad tražite te podatke i skupljate ih, možda bi bilo dobro da vidite i koliko je američkih dolara potrošeno za samo lobiranje tih američkih tvrtki u EU da se ne uvede takav porez, znači moramo biti svjesni da usprkos svemu tome, i lobiranju se došlo do toga da se takav porez mora uvesti zbog poštenog oporezivanja, i to je nešto što je stvarno nesumnjivo više, uopće se ne moramo sporit oko toga. A kad kažete teška implementacija, pa to je na vama da tu implementaciju primijenite [[Upadica Reiner: Hvala.]] i moram reći da to možete napraviti. Da, zato sam i kazala da je potrebno prije toga i cilj je RH da se postigne i taj globalni dogovor odnosno da onda se paralelno mora ići sa izmjenom Zakona o porezu na dobit gdje bi se onda na taj način moglo zahvatiti i u te domene odnosno virtualne domene i tretirati, porezno tretirati određene subjekte koji bi na taj način mogli i morali, mi imamo porez na dobit nemamo porez na ukupan prihod ili ukupan promet što je onda ovdje direktno u koliziji sa našim zakonima. Dakle, potrebno je puno prije napraviti prethodno određene preduvjete da bi se onda mogao implementirati ovakav ili na ovakav način postavljen zakon. Kolegice Perić čini mi se da konceptualno ne postoji neko nesuglasje oko potrebe oporezivanja digitalnih usluga. Stav je Vlade da je najučinkovitije to učiniti kroz jedno globalno rješenje. E sad drugo pitanje kada smo već kod digitalne ekonomije i kada čujemo ljude koji dolaze iz tog sektora, dijelom je i kolega iz SDP-a isto tako na tu temu nešto rekao, da je najveći problem za daljnji razvoj digitalne ekonomije u Hrvatskoj upravo i pitanje poreza na rad i tu mislim da se ipak treba istaknuti porezna reforma koju je Vlada učinila i smjer kojim ide je upravo smanjivanje tog opterećivanja odnosno oporezivanje rada da bi naše onda i na taj način digitalno gospodarstvo bilo konkurentnije. Da, nisam stigla to elaborirati, dakle porezne stope poreza na rad se bitno smanjuju i to u više navrata i na svim mogućim razinama, poštujući zapravo metodologiju koju imamo i koju smo zauzeli kao pravilnu kao ispravnu i kao dobru koja u konačnici donosi što kvalitetniju naplatu poreznih prihoda. Ali ono što se brka u javnosti to je upravo da su doprinosi za zdravstveno, za mirovinsko osiguranje porez. To je doprinos svakoga od nas, to je naše osobno pravo koje koristimo izravno kroz zdravstvene usluge ili pravo koje ćemo koristiti kada odlazimo u mirovinu. Prema tome, to je nešto što bi trebalo uspoređivati onda koja su prava recimo u Irskoj zaposlenika na zdravstveno ili koliku ima mirovinu kad odlazi u mirovinu. Izvolite.

Evo prije svega ću iskoristiti da repliciram, da takav porez i takva politika bi uistinu trebali biti dominantna logika da se porezi koriste za zdravstveno, za mirovinsko, za bolji standard svih, ali upravo te korporacije koje mi ovdje hoćemo oporezivati to ne rade, to je ono što mi želimo naglasiti, znači i to treba okrenuti. I sad kad kažete da je moram reći da sam se isto kao i kolega iznenadila na ovakvu argumentaciju da se moramo bojati nekih sankcija Amerike ako uvedemo 150 milijuna kuna poreza na digitalne usluge, to je stvarno šokantno, znači to je stvarno onaj autokolonijalni princip kojeg bi trebali u potpunosti iz naše politike eliminirati. Ali kada to govorimo moram reći da me još jedna stvar u odgovoru Vlade uistinu užasnula, a ovdje je ponovljena od državnog tajnika da kaže da se trebalo bi utvrditi je li uvođenje takvih poreza neopravdano i diskriminirajuće prema američkim tvrtkama odnosno da li će to imati rezultate u sankcijama. Ali već u odgovoru se implicira da je možda to neopravdano i diskriminirajuće prema tim tvrtkama. Pa upravo ovo što ste vi govorili, ne da nije neopravdano i da je diskriminirajuće nego bi te tvrtke trebale snositi onaj teret krize i osigurati onima kojima je stvarno teško da sada žive malo bolje. Ja ću vas zato mislim stvarno užasnuta ovim odgovorom Vlade, podsjetiti na to na koji način mi kad govorimo o tom iskorištavanju tog digitalnog karaktera stjecaja dobiti odnosno stvaranja dobiti. Kada govorim o tom karakteru o čemu mi tu zapravo pričamo i kako smo mi došli do toga da te velike kompanije jesu u nekim prednostima. Znači istraživanje poreznih oaza pokazalo je da su velike digitalne tvrtke uistinu prvaci u utaji poreza. Naime, u usporedbi s tradicionalnim tvrtkama mnogo je lakše manipulirati prijenosom usluga i proizvoda, multinacionalne tvrtke krivotvore cijene po kojima njihove podružnice međusobno kupuju vlastite proizvode i usluge. U istoj korporaciji podružnice iz Irske ili iz Luxemburga skupo prodaju robu i usluge vlastitim podružnicama u Francuskoj ili Njemačkoj i to je utvrđeno, dobit se tako evidentira u poreznim oazama dok se gubici bilježe u velikim europskim ekonomijama gdje je oporezivanje veće, pa i kod nas. Porezne uprave lako mogu razotkriti tradicionalne tvrtke koje prodaju precijenjene fizičke proizvode, međutim digitalne tvrtke manipulirajući cijenama patenata, logotipova, zaštitnih znakova, programa ne riskiraju previše jer njihovu vrijednost teže je procijeniti. Zbog toga u utaji poreza danas oni uistinu prednjače, ne da bi oni bili u neravnopravnom položaju nego zapravo mi bi locirali i to će se desiti prije ili kasnije kako smo svi ustvrdili, ono što je evidentno nepošteno u toj poreznoj logici.

Ako već koristimo usluge velikih korporacija koje nam serviraju reklame, koje naše podatke prodaju onda bismo morali imati nekakav oblik kompenzacije za to jel, to je nešto što je pošteno. Dakle, da me ovaj odgovor stvarno užasnuo jer mi ovdje već impliciramo ne samo da može postojati nekakve sankcije od Amerike nego i da su te sankcije opravdane jer se dovode u poziciju, ne ravnopravnu poziciju američke tvrtke, apsolutno nevjerojatno. Dakle, već sam rekla prije da bi, da je već utvrđeno da bi Apple u ovom razdoblju koje sam spomenula platio nevjerojatno puno veći, veći porez da ovaj digitalni porez postoji. Ali navest ću vam još nekoliko podataka. Znači znakovit je taj primjer Apple-ovog poslovanja i plaćanja poreza u Irskoj to je najpoznatiji primjer koji je pod povećalom Europske komisije od 2013. godine pazite mi ovdje, ovdje je bilo spomenuto 2020. godina, ali 2013. godine je već krenula jedna i kampanja za ravnopravnije oporezivanje tih digitalnih tvrtki. Znači glavna uprava Europske komisije za tržišno natjecanje otkrila je složeni sustav kojem je Irska dopustila da Apple i druge digitalne korporacije od 2003. do 2014. akumulira dobit za koju nije plaćen gotovo nikakav porez.

Irska je također dopustila svakom europskom ogranku Apple-a da osnuje podružnicu u poreznoj oazi Luxemburg, Bermude itd., na koji može prenijeti sve porezne obveze. Podružnica u poreznoj oazi tada je naplatila Irskoj tvrtki korištenje intelektualnog vlasništva, znači patenate zaštitnih znakova i izvukla gotovo sav prihod ostvaren u zemlji.

Znači u prihod od prodaje iphone-a u vrijednosti od 1.000 EUR-a više od 800 EUR-a može se prikazati kao prihod od intelektualnog vlasništva. Znači to su takve margine o kojima govorimo jel, znači više vrijednost 1.000 EUR-a jednog iphone-a više od 800 EUR-a je plaćeno ili prikazano kao intelektualno, prihod od intelektualnog vlasništva i onda se naplati porez u toj poreznoj oazi odnosno utaji se porez kako bi se pokazala znatno manja dobit ili čak gubitak. Zbog međunarodnog pritiska Irska je 2014. morala ukinuti tog dvostrukog Irca, znači dvostruki irski aranžman i zahtijevati da sve strane podružnice budu njihovi porezni rezidenti. No politička su obećanja ubrzo napuštena i stari porezni režim je produljen strahujući od povlačenja američkih tvrtki i otpuštanja Apple je najveći privatni poslodavac u Corku gdje ima sjedište i oko 6.000 zaposlenih. Znači evidentno je da oni nisu bili u povlaštenoj poziciji da ovdje govorimo o jako neravnopravnom i nepoštenom sustavu koji je lociran još 2013. godine, ali pazite postoji nekoliko dimenzija takvog neravnopravnog položaja zašto mi ne bismo trebali opravdavati Ameriku jel sa ovim opravdavanjem koje smo dobili od ministarstva da ona ima pravo možda čak na sankcije jer su u neravnopravni položaj uvedene tvrtke, apsurdno stvarno. Znači godine 2000. samo je jedna digitalna tvrtka Microsoft bila među 10 najvećih kompanija na svijetu po tržišnoj kapitalizaciji, a danas digitalne tvrtke zauzimaju prvih 6 od 10 mjesta.

Koncentracija digitalnih tvrtki na vrhu ljestvice nije slučajna i to je isto stvar ravnopravnog, neravnopravnog odnosa. To proizlazi iz činjenice da je svaki od njih stvorio monopolistički položaj na svom području. Međutim, njihov monopolistički položaj u velikoj mjeri proizlazi iz samog načina stvaranja digitalnih usluga. Znači nije moguće pokretanje neke nove društvene mreže pa se vi možete lijepo tamo svi koncentrirati i napustiti ovu digitalnu mrežu koju ne želite više koristiti zbog reklama i prodaje svojih informacija o korisnicima. Znači pokretanje nove društvene mreže nije moguće jer bi ako bi bila jednake kvalitete recimo kao Facebook otežao bi se nedostatak te kritične mase korisnika koji bi uslugu uopće učinili korisnikom. Dakle, na internetnoj mreži učinak uvelike je moguć prikupljanjem i analizom podataka. Facebook crpi podatke iz postojeće baze korisnika, analizira ih i koristi za poboljšanje svoje usluge. Nova tvrtka na tržištu koja bi se htjela natjecati s Facebook-om bez pristupa Facebook-ovoj bazi korisnika uopće ne bi mogla stvoriti uslugu usporedive kvalitete slične s pretraživanjem weba, Google znači svoj početni uspjeh temelji na kvalitetnom algoritmu za rangiranje rezultata pretraživanja no danas se usporediva kvaliteta rezultata više ne može postići bez pristupa Google-ovoj bazi povijesnih potraživanja. Prikupljanje i analiza podataka tako stvara često nepremostivu prepreku ulasku novih tvrtki u tržište, znači mislim stara priča još od 19-stoljetnog kapitalizma stvaranjem monopola. Mi često ovdje čujemo slobodna tržišna utakmica, ali slobodna tržišna utakmica je u velikoj mjeri mit uzmemo li u obzir ove historijske primjere da se uvijek teži postići jedan tip monopola i monopolnog statusa na tom tržištu. Tako da današnji monopolni položaj digitalnih tvrtki se ne temelji samo na monopolizaciji također podataka već i na monopolizaciji njihove upotrebe. Upotreba podataka u ovom slučaju znači upotrebu velikih podataka za širenje usluga i monetizaciju putem oglašavanja Facebook i Google. Većinu svojih prihoda ostvaruju oglašavanje. 2018. godine te tvrtke su zajedno zaradile petinu ukupnog globalnog prihoda od internetskog oglašavanja udvostručivši taj dio, udio u proteklih 5 godina. Ogroman rast bilježe tvrtke čiji se poslovni modeli temelje na tzv. e-trgovini poput Amazona. Od 2008. do 2016. prosječni godišnji rast prihoda 5 najboljih tvrtki za e-trgovinu je iznosi 32% dok je ukupni sektor maloprodaje u EU rastao u prosjeku za 1% godišnje. Znači već sam navela ove sve silne podatke, u Covid krizi Amazon stječe još veću prednost, znači rast prihoda od 40% u drugom kvartalu '20.-te godine, da ne govorim o Netflixu 166%, Amazonu, Facebooku 100% itd. Tako da moram reći da je ona argumentacija od Vlade ono što me brine. Sasvim je jasno da ćete vi odbiti ovaj moj prijedlog Zakona poreza na digitalne usluge vidjeli smo to više puta u ovom saboru, ova sabornica nije vidjela baš puno primjera da bi se vladajući složili s oporbom, mogu to prihvatiti da tako kažem, ali ono što bismo ovdje morali postaviti kao problem koji se ne bi više trebao ponavljati i stvarno ga moramo, moramo reflektor stavit na takav tip argumentacije, a to je taj autokolonijalni stav naše vlade da su opravdane američke sankcije jer bi se američke tvrtke dovele u nepovoljni položaj. To je nešto šta ljudi koji ovdje sjede u sabornici, ljudi koji su dakle među vladajućima ne smiju nikako tolerirati taj tip autokolonijalizma gdje mi stavljamo sebe u poziciju podređenog subjekta i uopće nemamo kritični odnos, kritički odnos prema takvom tipu argumentacije da mi opravdavamo velike američke tvrtke za koje je već znači apsolutno stvoren konsenzus oko toga da je porez i porezna struktura stvarno išla u prilog tim digitalnim tvrtkama i više čak niti Bidenova administracija to ne može ignorirati i pristaje na taj dogovor koji će biti kad-tad postignut, a mi u svojoj argumentaciji koristimo ovakav tip logike da ne samo da se moramo bojat američkih sankcija i kako je lijepo reko kolega Glavašević, pa nigdje nije utvrđeno da su takve sankcije nametnute. Možda je bilo istraga, naravno da uvijek postoje pritisci na međunarodnoj razini, ali nikad nigdje nismo vidjeli da neko stvarno pati od takvih sankcija. Ali još gore od svega, mi ne samo da se nećemo dovest u poziciju da takve sankcije mislim nam se nametnu, što uopće nije realno očekivati, nego mi u argumentaciji tumačimo i opravdavamo našu vladu koja neće uvesti takav porez, argumentom da bi se američke mogle dovesti u nepovoljan položaj. Dakle, to je stvarno nešto što imamo u nizu argumentacija, u nizu političkih opravdanja. Neću ovdje spominjati covid krizu, mogućnost nabavka lijekova gdje smo doveli sve ljude u Hrvatskoj u nepovoljni položaj zbog takvog autokolonijalnog stava prema europskoj logici, europskoj logici nabavke lijekova. Neću govoriti o luci Rijeka gdje smo raskinuli natječaj zato što je kineska korporacija ponudila najbolju ponudu, a postoji američki i europski intenzivni politički i ekonomski plan da se kineske investicije u Europi srežu i to u zadnjih nekih 2-3.g. i mi pristajemo na takav tip ucjena. Ali ovo, dakle gdje su se apsolutno svi složili oko toga da postoji potpuno racionalan argument da se digitalne divove oporezuje da mi to opravdavamo time da će američke tvrtke bit u nepovoljnijem položaju, to je potpuno neprihvatljivo. Ne prihvatljivo je iz aspekta znači nekog zalaganja za dobrobit svih u ovoj zemlji. Mnogi se vole busati u prsa da su domoljubi, ali ako ovakvu argumentaciju dobivamo od onih koji tvrde da su domoljubi onda stvarno nešto nije u redu. Ne možemo pristati na to i mislim da bi tu stvarno se trebalo podvući crta i da se takav tip argumentacije više niti čuje, niti, niti nudi.

Kolegice Peović, možda bi trebalo još jednom adresirati nešto što je kolega Stier u jednoj ranijoj replici načeo vezano za, za jednu konfuziju koja mi se čini da nastaje oko toga na koga bi se ovaj porez zapravo odnosio. Dakle, ovdje ne govorimo o domaćim IT kompanijama, mi ovdje govorimo o digitalnim divovima i ako govorimo o cijeni rada onda možda baš treba reći da su ti digitalni divovi kompanije koje imaju strahovito nepoštene prakse, od „Amazona“ čiji radnici, ima sad već jako puno izvještaja da rade u nehumanim uvjetima, dakle kolko, nije stvar toga da njima smeta visoka cijena rada, nego njima smeta cijena rada, točka. A njihove ostale prakse, kao što je i kolegica rekla, kao što ste rekli kolegice Peović, su vrlo netržišno ponašanje, od preis dampinga, monopolizma, porezne evazije, mislim zapravo stvaranje gig ekonomije, dakle to su stvari koje opravdavaju ovaj porez. Da, ne znam zašto se tu brka i često u argumentaciji navodi da će se digitalne tvrtke, male razvojne digitalne tvrtke u Hrvatskoj dovest u nepovoljan položaj, znači više puta je naglašeno. Ovo je porezno rješenje i zakonski prijedlog poreza na digitalne usluge samo za one najveće, znači uopće mislim tu ne možemo govorit o hrvatskim firmama, niti jedna hrvatska firma neće potpadat pod ovaj zakon. Kažem neke nove firme će još potpast pod taj zakon, zum je kažem negdje na granici kao korporacija i on će bit zahvaćen ovim zakonom vrlo brzo jer mu rastu prihodi i dobit. Ali ovo o čemu kolega Glavašević govori je isto tako jako važno da uzmemo u obzir kada govorimo o tim odnosima snaga.

Nego sam govorio o nečem drugom da ako govorimo doista o razvoju digitalne ekonomije i ako hoćete o nekom ključnom doista pitanju općenito za razvoj našeg gospodarstva onda je smanjiti porez na rad. E i upravo porezna reforma koju je vlada provodila i politiku koju provodi ide upravo u tom smjeru i to je učinila i vi ste to kritizirali, imate drugi koncept, želite veliku državu, želite skupu državu, u redu, to je vaša ideologija. Ali upravo što je ovo hrvatska vlada napravila je smanjiti porez na rad jel to povećava konkurentnost i omogućava razvoj. Znači porez na rad je smanjen, ali najviše za one koji imaju najveće, najveće plaće. To je peta Marićeva porezna reforma. Nakon 5 reformi, ako snižavanje poreza onima koji imaju najveće plaće, nije polučilo uspjeha, hoćete napraviti 6., hoćemo im još smanjiti plaće? Svima isto. Ono što mi zahtijevamo, nije ono što ste vi sad pojednostavljeno pisali, ono što zahtijeva Radnička fronta je progresivno oporezivanje, progresivno oporezivanje gotovo civilizacijsko načelo da oni koji imaju najmanje plaće, da se njima plaće povećaju, vi ste napravili upravo suprotno, i to 5 puta ste napravili upravo suprotno.

Kolegice, u svojoj argumentaciji govorili ste o tome kako je monopolizirano tržište odnosno najveće IT tvrtke dolaze upravo iz SAD-a, jel, počevši od Applea, Googla, Amazona itd. Pa kad govorimo o tome, vi ste svjesni situacije kada je pao sustav npr. Facebooka ili Googla, što to znači za poslovanje u cijelom svijetu. Prema tome, kada napiše da je posljedica ovoga moguće nekakve implikacije koje jesu, to nije iz straha da mi nismo dovoljno suvereni u ovoj svojoj državi, nego zaista onda brinemo o cjelokupnoj ekonomiji, o pravičnom i pravilnom zahvaćanju poreznim prihoda odnosno dobiti odnosno onoga što je zapisano i što nije do sada generalno riješeno u sustavu EU-a. Pa ne znam, mislim da Hrvatska ne bi trebala brinuti za Googlove i Facebookove servere, da nam to ne bi trebala bit primarna briga, u Hrvatskoj bi primarna briga trebala biti kako da poboljšamo život svih i to najviše onih najsiromašnijih a upravo znači porezima za najbogatije, možete poboljšati status onih najsiromašnijih. Kad ovdje govorimo o nekoj slobodnoj tržišnoj utakmici koja se isto u odgovoru navodi kao važna, koju treba cijeniti kao zjenicu oka svoga, onda treba isto tako reći gdje se mi nalazimo u toj slobodnoj tržišnoj utakmici i upravo smo na začelju. Znači, radimo jedno te isto 30 g. i očekujemo da ćemo sa istim reakcijama dobiti neke druge rezultate. Ja ne znam stvarno šta bi još trebali digitalnim divovima, dati porezne olakšice možda, evo napravili smo to za digitalne nomade, možda bi trebali njima jer jedino što mi radimo prema tom razvijenom zapadu je da im omogućavamo da koriste našu infrastrukturu bez da plaćaju porez. Mi ćemo time ujedno i završiti današnji rad, nastavit ćemo sutra, u četvrtak, 6. svibnja u 9 i 30 i prva točka bit će Konačni prijedlog Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, drugo čitanje, P.Z.E. br. 98. Želim vam ugodan ostatak poslijepodneva.